Děkuji.

Evropská unie stále neví, co chce Velká Británie. Takže není důvod, aby Česká republika jednala samostatně. My držíme dohody, jaké byly domluvené v rámci Evropské unie, a určitě, pokud by to nastalo, tak bude speciální Evropská rada, ale stále se ptáme, co Velká Británie chce, a stále to nevíme.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Při konfrontaci s dalšími informacemi z médií o vyloučení firmy Huawei z veřejných zakázek, které přicházejí z různých rezortů, jsou téměř jisté právní kroky ze strany zmíněného technologického gigantu. Má vláda k dispozici analýzu dopadů případných arbitráží za zmařené investice? Nejedná se jen o dopady finanční, které budou obrovské, ale i technologické, kdy se dobrovolně odstřiháváme od špičky technologického vývoje, a to nejen v technologiích 5G. Jelikož je bezpečnost v kybernetickém prostoru absolutní prioritou, nelze na ni rezignovat.

Zvažovala vláda kromě informace ministra vnitra o záměru zřízení evropské certifikační instituce zřízení národní certifikační instituce, která by mohla využít možnosti otevřít technologie dodavatelů kritické informační infrastruktury a dodání zdrojových kódů firmwaru s cílem bezpečnostní certifikace jednotlivých prvků od všech dodavatelů takové technologie? Taková instituce, kterou by mohl být například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, by měla přínos nejen v tom, že by se zamezilo odstřižení naší země od špičkových technologií, ale v konečném důsledku by přinesla absolutní jistotu v kybernetické bezpečnosti v naší zemi. Děkuji předem za odpověď. Také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo. NÚKIB je nezávislá instituce.

Nic jsme nedostali.

To prohlášení je následovné: Bezpečnostní rada státu se shodla na následujícím. Zdůrazňuje, že varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, dále jen NÚKIB, se týká pouze systému zařazeného do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů a v žádném případě se netýká běžných uživatelů a koncových zařízení. Při zadávání veřejných zakázek, které se týkají informačních systému zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, je v zájmu národní bezpečnosti vždy třeba dbát o zachování kybernetické bezpečnosti.

A za páté zdůrazňuje, že Česká republika zůstává otevřena všech legitimním zahraničním investicím a bude pro ně i nadále garantovat příznivé prostředí.

Tedy to vaše volání po nějaké další instituci si myslím, že není potřeba, protože máme NÚKIB. Například se domnívám, že by NÚKIB jako specializovaná instituce mohl správcům infrastruktur provádět zmíněné analýzy rizik.

Děkuji. Děkuji za odpověď. Nicméně v té první otázce jsem se ptal, zdali protože nebude NÚKIB čelit dopadům svého rozhodnutí, ale bohužel mu bude čelit vláda.